Samotné rozhodnutí, zda bude vše pod Nejvyšším stavebním úřadem plně, nebo jen částečně, dále, do jaké úrovně bude stavební úřad řízen na úrovni obce či státu, je v tomto případě otázka organizace a co nejproduktivnějšího aplikování procesu stavebního řízení, které musí být přesně popsány v informačním systému evidence stavebních postupů. Pro občana je důležité zrychlení stavebního řízení a s tím spojené vedlejší pozitivní přínosy, mezi něž patří hlavně zrychlení výstavby s efektem snížení, nebo alespoň zastavení růstu cen bydlení. Pro naše občany je důležité mít možnost získat bydlení, které odpovídá jejich příjmu bez nehorázného zadlužení prakticky na celý produktivní život. V této části budeme podávat pozměňovací návrh, aby povinnost aplikace digitálních přesných postupů ve stavebním řízení byla již v samotném návrhu zákona a neodsouvala se do prováděcí vyhlášky, na kterou již jako Sněmovna nebudeme mít vliv. Jasně stanovený proces odpovídající průběhu určitého stavebního řízení, kde bude stanoveno, kdo, jak, kdy, v jaké návaznosti, v jakých termínech a s jakými upozorněními má teto proces probíhat, který umožní jednoduché převzetí jiným úředníkem v případě zastoupení, který zvýší produktivitu provádění těchto jednotlivých, přesně popsaných procesů, je systém, který nedovolí prodlevy ani žádné nezákonné jednání. A takovýto pozměňovací návrh chceme podat. Dále je konstatováno v důvodové zprávě, že míra vydávání stavebních povolení zůstává pod historickým průměry a regulační překážky pro novou výstavbu stupňují tlak na cenu nemovitosti.

Umístila se na prvním místě v kategorii obchodování se zahraničím, avšak oproti tomu v kategorii vymáhání smluv a vyřizování stavebních povolení patříme k nejhorším v Evropské unii. V návaznosti na tyto informace je další velmi důležitou oblastí, na kterou SPD klade důraz, průhlednost stavebního řízení. Maximální mírou digitalizace stavebního řízení je možné posílit transparentnost průběhu stavebního řízení.

Nedílnou součástí informačních systémů veřejné správy vztahujících se ke stavebnímu řízení musí být notifikační proces.

Jedná se o to, aby jakákoliv změna ve stavebním řízení, jakékoliv naražení na nějakou překážku či změnu ve vyřizování žádosti, byl okamžitě stavebník informován, aby byli informováni všichni, kdo jsou součástí toho stavebního řízení, aby nedocházelo k žádnému zdržení a zbytečnému protahování stavebního řízení. Nedílnou součástí informačních systémů veřejné správy vztahujících se ke stavebnímu řízení musí být tento notifikační proces. Takže každý občan, který požádá o stavební povolení, musí být informován o každém kroku, a to včetně informace i o překročení zákonných termínů stanovených tímto zákonem. Toto je požadavek, který budeme formulovat a podávat v našem dalším pozměňovacím návrhu. V části desáté zákona, která popisuje přestupky, provádíme rozbor, kde chceme občany uchránit před přehnanými pokutami v případě občanské výstavby.

Pokud je to běžný občan, tak opravdu nemůže být stejná pokutu jako pro velký developerský subjekt. Takové likvidační paragrafy musí týt upraveny, aby občanům nehrozily při řešení bydlení nepřiměřené pokuty a případné exekuční řízení. Jako poslední úpravu za SPD navrhujeme snížit poplatky za povolení bytové výstavby, výstavby rodinných domů a staveb garáží a vinných sklepů. Po doplnění uvedených úprav zákona v oblasti aplikace procesního řízení při vyřizování stavebního řízení v oblasti digitalizace a transparentnosti, v oblasti přiměřenosti pokut a poplatků za podání žádosti v bytové a rodinné výstavbě je SPD připraveno zákon podpořit, a tím zlepšit situaci na trhu s bydlením pro naše občany. Co se týká podpory přidělení výborům.

A zdali garančním výborem bude výbor hospodářský, nebo výbor pro veřejnou správu nemáme za SPD problém ani s jedním z těchto výborů. Pokud zatím je návrh, že to má být hospodářský výbor jako garanční výbor, tak tento návrh podpoříme.

Prosím, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Naopak mě mrzí, že pan ministr životního prostředí s touto novelou souhlasí, s novelou stavebního zákona, přestože právě tato novela působí negativně a oslabuje veřejný zájem k ochraně životního prostředí. Byla bych moc ráda, kdyby i ministr životního prostředí tento zájem chránil, a ne tu novelu podporoval tak, jak je navržená.